Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já vás ještě přeruším a vyzvu sněmovnu ke klidu. Tak prosím. Dámy a pánové, dobrý den.

Když jsem v září v roce 2018 pořádal seminář s názvem Svoboda slova a právo občana na pravdu, který vyvolal poměrně velkou mediální pozornost, tak mě nenapadlo, že za rok a půl tady vlastně budeme diskutovat velmi vážně o tom, jakým způsobem právě tato svoboda slova je ohrožena.